Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi rychlá a ryze faktická odpověď na poslední faktickou poznámku pana kolegy Kolovratníka. Jak to bylo?

Bohužel není pravda, že 97 miliard korun by dokázalo pokrýt všechny uzavřené smluvní vztahy mezi našimi investorskými organizacemi a zhotoviteli.

Taková je realita, víc k tomu není potřeba říkat. Tohle je prostě bohužel holý fakt a musela se s tím tato vláda vypořádat. A stejně tak jsme se snažili i pro další období navýšit střednědobý výhled tak, abychom dokázali obstát. A to, co jsem zároveň zmínil a je výsledkem jednání ve vládě, je představení desetiletého výhledu financování tak, aby se podařilo i v následujících letech a případných následujících vládách předcházet tomu, že střednědobý výhled bude nerealistický a nebude odpovídat tomu, co jednotliví investoři zasmluvňují, a to, co Česká republika v oblasti dopravní infrastruktury potřebuje vybudovat. Dovolím si připojit ještě několik ryze technických odpovědí k tomu, jak je to s připravovaným úvěrem EIB. Platí všechno, co zmínil Zbyněk Stanjura. Doplním ale, že v tuto chvíli samotná EIB chystá finální schválení nabídky pro Českou republiku v boardu ředitelů. Tomu předcházel expertní pohled na jednotlivé projekty a dohoda na tom, co všechno by se do toho úvěru mohlo dostat, s tím, že počítáme s letošním rokem s částkou 1 miliardy eur, s tím, že můžeme čerpat finanční prostředky výhodně jak v českých korunách, tak případně v eurech. Čeká nás tedy až 25 takových tranší, které mohou navazovat den za dnem. To, kdybychom ve výsledku mohli podepsat smlouvu a vydat se už k čerpání úvěru, tak tady platí, že by to mohlo být už v červnu. Já říkám tedy, že podpis smlouvy i podle toho, jak to vyhodnotíme ve vztahu k výhodnosti rámců a jak bychom mohli případně doplnit financování dopravní infrastruktury i z RRF, tak to rozhodnutí v průběhu června musíme podniknout. Tolik alespoň základní stručná informace. Myslím, že z toho je zjevné, že ten výhled Česká republika má pevně v rukách a že máme nástroj, jak všechny důležité stavby profinancovat. Děkuju za pozornost. Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Takže se posunu k tomu, co se tady řeklo.

Pak samozřejmě jsou prostavěné nějaké peníze, tak se prostě doplní, aktualizuje se potom při sjednávání rozpočtu.

Prostě neoddiskutujete to, že jsou tam zasmluvněné stavby a chybí tam přes 30 miliard.

To bezesporu nezpochybníte. To znamená, chcete to sanovat úvěrem řekli jste prostě tady, že kdy bude, kolik to bude a tak dále. Na to se ptáme pořád, jaký bude úrok a zda bude výhodnější, než když prostě by se půjčilo na finančních trzích, protože ten úvěr bude mít nějakou splatnost. Já jsem ho neslyšela. Byla tisková konference.

Tohle my chceme slyšet. Děkuji mnohokrát. S faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo.

Řekl jsem, a ta čísla aktualizujeme vlastně na týdenní bázi, že nabídka z EIB je výhodnější, než za kolik dneska emituje Česká republika dluhopisy, ať už korunové, nebo eurové, jinak bychom se do této fáze vůbec nedostali a ta jednání bychom ukončili.

Posuzujeme celkové náklady, úrokové náklady za tuto půjčenou částku.

Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Ještě do rozpravy? Tak prosím. Já jsem to téma přinesl, v uvozovkách rozpoutal, pokusím se ho shrnout nebo uzavřít. Věřme, že to dobře dopadne. Jak jsem dneska řekl v úvodu svého vystoupení, sám Evropské investiční bance fandím, sám jsem byl u toho, když jsme s panem ministrem Ťokem to tehdejší první memorandum podepisovali, zkoušeli a do určité části u některých jednotlivých projektů využili.

To je dobře míněná prosba nebo žádost na vás. Každopádně k uzavření tady té interpelace pan ministr Stanjura řekl větu, která je sice pravdivá, nemohu ji rozporovat, že konečným poplatníkem nebo tím konečným, za kým to jde, kdo ponese ty náklady, je daňový poplatník, tedy občané České republiky, ti, kteří generují daně na ty splátky.

Jinými slovy, až ministr financí s ministrem dopravy budou chystat svůj další rozpočet včetně toho střednědobého výhledu, že zkrátka tady ta splátka 5, 10, 15 miliard tam bude jako základ to si vyřešte, pane kolego, pak vám dám až ty další peníze. Na tohle jsem bohužel odpověď nedostal nebo nějaké ujištění, že to nebude trvalým nákladem Ministerstva dopravy. A proto bych rád navrhl Sněmovně podle § 112 odst. 5 usnesení, které říká, že Poslanecká sněmovna není spokojena s touto odpovědí. Tím bych žádal ještě písemné dopřesnění a ujištění, že moje obava je lichá.